Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 35. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a požádám, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Učinil tak zatím pan poslanec Jaroslav Dvořák, který bude hlasovat s kartou číslo 31. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou téhož dne. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Zdeňka Kettnera a poslance Michala Zunu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh? Nikoho takového nevidím. Proto o těchto dvou kolezích nechám hlasovat jako o určených ověřovatelích. Prosím tedy, abyste hlasovali. Kdo je případně proti?

Návrh byl přijat.

Prosím vás o ztišení. Nejdříve vás totiž seznámím s návrhy, na kterých se shodlo dnešní grémium.

Za druhé navrhujeme seřadit body v bloku Zákony druhé čtení následovně: nejdříve bod číslo 7, sněmovní tisk 67, vládní návrh zákona o Antarktidě, druhé čtení; bod 12, sněmovní tisk 139, vládní návrh zákona o využívání digitálních nástrojů, druhé čtení; bod 13, sněmovní tisk 150, vládní návrh zákona o vstupu a dovozu kulturních statků, taktéž druhé čtení; bod 18, sněmovní tisk 207, vládní návrh zákona, civilní letectví a živnostenský zákon, druhé čtení; bod 19, sněmovní tisk 216, vládní návrh zákona, podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, vše druhá čtení, a poté body dle návrhu pořadu schůze.